Protože Evropská unie nemá peníze.

Kde jsou? Když ani členský stát Maďarsko, Viktor Orbán, nemá informace, co s nimi vlastně je. Evropská unie nemá žádné peníze.

Už několik let vydává dluhopisy. Jsou bez peněz úplně. Je to selhání toho projektu.

A vím, že jsme jedinou stranou v Parlamentu, která je od počátku proti zasílání zbraní na Ukrajinu.

Zasílání zbraní do probíhající války opravdu mírový nástroj není.

Není to pravda. V Evropě je řada zemí, ať je to Švýcarsko a další, které nejsou v Evropské unii, je to Británie a další a jsou to bezesporu evropské země. Není to tak.

Takže nedávejme opravdu rovnítko mezi Evropu a EU. Je to něco jiného. Je to část Evropy.

Tak i z tohoto pohledu určitě většina českých občanů jsou Evropané, ta většina, která nesouhlasí s EU, a není žádné rovnítko mezi politikou EU a Evropou. Je to protievropská politika. Je to politika proti zájmům České republiky.

Znovu říkám, že maďarský postoj je blízký SPD a považujeme jej za rozumný.

A znovu říkám, zase to musím zdůraznit, protože se pohybuji samozřejmě mezi občany, a je potřeba zdůraznit, že se to netýká pouze starobních důchodců.

Takže vy jste plošně okradli 3 miliony lidí v České republice. A taky na ty předražené zakázky.

A já jsem slyšel to vyjádření, byla to lež, protože to nezahrnuje ty náklady.

Vy s tím házíte opravdu lopatou, házíte veřejný miliardy tam, sem, přehazujete bez jakékoliv soudnosti. Takže to je opravdu velmi alarmující, tenhleten způsob nekompetentního vyjádření. Takže to je opravdu neuvěřitelný.

No jo, ale tu situaci jste způsobili vy jako Fialova vláda.

A to není vše.

Včetně Německa a Rakouska.